Pane poslanče, vaše doplňující otázka. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Já tedy odpovím na otázku panu ministrovi.

Odpověď?

A je to odpověď vojenského analytika Martina Kollera pro Parlamentní listy.

Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď. Děkuji, pane předsedající. Ale moc bych prosil, nebo bylo by fajn, kdybychom si tady alespoň v těch elementárních věcech důvěřovali, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, a ty informace, které my sdělujeme k něčemu, co má svou jistou citlivost, o tom nepochybuji, a kde si občané mohou klást otázky, tak to, jak my o tom referujeme, je to, co odráží skutečnost.

Ale rozhodně ne s cílem to tam někde tajně zahrabat.

Děkuji panu ministrovi.

Vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane nepřítomný ministře, i přesto, že jsme spolu mnohokrát jednali, dovoluji si vás požádat o upřesnění informace k termínu rekonstrukce železniční stanice Vsetín.

Je zde nemožnost nástupu a výstupu tělesně postiženého občana. To jsou všechno věci, které si zasluhují, aby tato rekonstrukce proběhla co nejdříve a zároveň aby samozřejmě proběhly i další rekonstrukce nádražních budov v rámci regionu.

Prosím vás tedy o vaše stanovisko a případný harmonogram možných rekonstrukcí těchto železničních stanic a zároveň děkuji za vstřícnost a dosavadní spolupráci na zlepšení dopravní infrastruktury našeho regionu. Děkuji panu poslanci. Pan ministr není přítomen. V dvanácté interpelaci paní poslankyně Olga Havlová bude interpelovat přítomného pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci doprovodu dětí v nemocnici. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře. Chtěla bych se vás zeptat na přizpůsobení nemocnic pro přítomnost hendikepovaných rodičů u dětských pacientů.

Jedná se o případy, kdy je nemocné dítě fixované na rodiče, jehož tělesné znevýhodnění zapříčiní to, že se o ně nemůže sám starat. Nicméně otec se nemůže o dítě sám starat v nemocnici a musí být tedy přítomna i matka. Nemocnice nabídla matce ubytování pouze v ubytovně, a přestože rodiče byli ochotni zaplatit nadstandard, nemocnice jim přítomnost u dítěte buď nechce, nebo ani nemůže zajistit a dítě by díky tomu bylo traumatizováno. Chtěla bych se proto zeptat, zda jsou nemocnice schopné na takovouto mimořádnou situaci reagovat, zvláště pokud se jedná o specializovanou dětskou kliniku. Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ale předpokládám, že paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího toto nechce vědět.

Já samozřejmě tento případ neznám a poprosím potom o nějaká konkrétní data, eventuálně nacionále těch pacientů, a budu to řešit s ředitelem Fakultní nemocnice Brno. Předpokládám, a teď mi dovolte zase prostřednictvím pana předsedajícího, že je to asi způsobeno tím, že stavební dispozice toho zdravotnického zařízení byly realizovány v době, která nepamatovala úplně na přístup takto hendikepovaných pacientů, respektive hendikepovaných rodičů dítěte, a že to není úplně jednoduché technicky vyřešit. Ale myslím si, že tam, kde je dobrá vůle, tak by to nějakým způsobem bylo možné.

Ale ještě jednou, tento případ konkrétně prověřím, zavolám, zjistím a věřím, že při dobré vůli se nějakým způsobem bude dát řešit. Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně je spokojená s odpovědí? Děkuji. A tím můžeme přejít k třinácté interpelaci. Přikročíme k čtrnácté interpelaci.

Z mého pohledu se ten problém rozpadá na dvě roviny.

Druhá rovina je skutečně víceméně právní, nebo podnikatelskoprávní vztah mezi subjektem a úřadem.